Tam není žádný rozpor.

A zajímal jsem se o to a mluvím o tom rozpočtu a dávám konkrétní návrhy. Pokračujeme v tom a chceme mít systémové řešení k zastavení ilegální migrace. Rozdíl mezi některými státy v Evropě je, že V4 mluví o zastavení ilegální migrace a některé státy mluví o řízení migrace.

Prosím.

Děkuji. Prosím.

Nejedná se o české peníze.

Takže tady porovnáváte dvě věci, které nemají spolu nic společného. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Blahu, který bude mluvit ve věci rezignace generálního ředitele Finanční správy Janečka.

Spekuluje se o tom, že se Janeček vrátí zpět do Finančního úřadu v Českých Budějovicích, odkud jste ho před lety sám vytáhl. Je to skutečně tak a je to podle vás v pořádku?

Inkasovali jsme 10 miliard, kontrolní hlášení, zničení Prahy jako daňového ráje, to všechno vybudovali vaši kolegové před námi, a také snížení DPH mezery.

Myslím si, že je to jeho rozhodnutí.

Znovu opakuji, že Finanční správa je nezávislá.

Prosím. Nebudu tady polemizovat nad efekty EET, to už jsme tady ve sněmovně řešili mnohokrát a víme, že ta čísla, která zveřejňuje Ministerstvo financí, potažmo vláda, zdaleka neodpovídají skutečnosti.

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Je to nesmysl.

On vám může předložit svůj výkaz práce, kterou tam uskutečnil. Takže paní ministryně tady sedí, to slyší. Ale já to skutečně nepředpokládám.